Pojedinačna rasprava prvi je uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Evo da i ja nešto kažem o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Danas govorimo o zakonu koji ima dva članka o kojima se danas vodila rekao bih čak i žestoka rasprava u nekim momentima. Osobno podržavam ovaj zakon jer sustav socijalne skrbi mora funkcionirati a da oni kojima je zaista potrebita određena socijalna naknada trebaju je dobiti na vrijeme i tu ne smije biti nikakvih rezervi. Zbog toga kažem podržavam i odgodu i da ga se predlaže kroz jedan članak. Tako da kažem u uređenoj državi u kojoj vlada red, rad i određena vrsta discipline socijalna politika mora biti provodljiva bez prepreka i bez zastoja. Države koje se grade, koje se razvijaju, koje žele voditi uspješnu politiku znaju da socijalna politika mora funkcionirati i da takva politika mora biti iznad mogućih podmetanja, mogućih diskontinuiteta, nesnalaženja ili možda neodrađenih poslova na vrijeme. Zašto? Kažem cijeli dan slušamo nekakve priče o sumnjama, o nepostojanju nikakvih politika, nepostojanju reformi u socijalnoj skrbi ali i traže se krivci tko je kriv za to, na drugoj strani ne znamo tko je zaslužan za takvu situaciju u kojoj se trenutačno nalazimo kad govorimo o ovom zakonu. Od bivše ministrice čuli smo u izlaganju u ime kluba SDP-a dvije uspješne priče vezano uz jednog pojedinca, kako je to uspješno, kako je to sve dobro, kako sve funkcionira dok od uvaženog zamjenika čujemo da sustav trenutačno nije dovoljno učinkovit, da nije dovoljno odrađeno poslova i da trebamo jednostavno promijeniti neke zakone na čemu ministarstvo radi u proteklih nekoliko mjeseci. Mi znamo koliko košta socijalna politika u RH, to je godišnje negdje oko 5 milijardi kuna. To imamo u državnom proračunu i mislim da Vlada ima jedan jedini zadatak to rasporediti pravedno, učinkovito i onima dati kojima je to zaista i potrebito. Jedan jedini kažem zadatak, sve ono ostalo država radi u drugim segmentima i treba činiti sve i na polju gospodarstva i ekonomije da država u cjelini funkcionira. Što je dosada učinjeno u proteklih 25 godina u tom sustavu socijalne skrbi? Vidjeli smo da se politika nadograđivala od Vlade do Vlade, usavršavali su se postupci i procedure i u 2016.godini zaključujemo da opet imamo određenu razinu problema. Gdje se može iščitati takav problem? Ja ga osobno kažem iščitavam u mnogim zakonima koji su se donosili u proteklom razdoblju, koji su doveli do totalne reorganizacije sustava socijalne skrbi gdje su postavljeni određeni drugačiji ciljevi nego oni koji su dotada bili na snazi. Svi smo se složili s prvim ciljem koji je tada prezentiran bolji socijalni sustav, sustav socijalne skrbi. Drugi cilj bila je reorganizacija sustava pa ćemo imati jedinstveno tijelo ovo jedinstveno tijelo, ono, smanjit ćemo određene procedure, promijenit ćemo podzakonske akte, promijenit ćemo i čitave zakone, jedan dio događao se u sferi zbog toga što je politika htjela namjestiti neke svoje ljude, govorim tu posebno o centrima za socijalnu skrb, pa kad nešto mijenjaš, onda mijenjaš i procedure, i zakone i ljude. To se također desilo. Treći cilj bilo je sve isplaćivati s jednog mjesta, jedinstveni centar naplate trebao je biti nešto što je trebalo po njihovim projekcijama već profunkcionirati u djelu u protekloj godini, međutim nije se desilo. Za to bi trebalo donijeti zakon koji će sve te ciljeve implementirati u jedan sadržaj i to je doneseno i na kraju da bi sve išlo brže uzeti zajam Svjetske banke jer ćemo na taj način ubrzati realizaciju i omogućiti sve ono što smo predvidjeli kroz sve ostale ciljeve. Kakav je rezultat? Činjenica je da smo očito zakasnili, kažem u proteklom vremenu i danas zaključujemo da nismo u mogućnosti i da nismo stigli. Što danas slušamo od onih koji su bili vladajući prije nekoliko mjeseci? Tražimo krivca, tražimo tko je taj koji je nesposoban jer zašto se u 4 mjeseca nije desilo sve ono što je bilo predviđeno u nekih godinu ili više dana? Zašto nam danas već nije bolje nego što je to bilo prije nekoliko mjeseci? Jedna određena doza nestrpljivosti a onda i stvaranje na određenim pitanjima kaosa u javnosti, svaki problem pogotovo u socijalnom dijelu se putem medija podiže na najvišu razinu i svi traže određenog krivca a nitko nije kriv nego eto aktualna Vlada u protekla tri, četiri mjeseca. Što se trebalo desiti? Mi smo sa 1.6.2016.umjesto centara za socijalnu skrb priznavanje prava na određenu socijalnu naknadu trebali su preuzeti Uredi državne uprave pri županijama. To je bilo predviđeno međutim danas to odgađamo za 1.3.2017.godine. Kad je trebao profunkcionirati jedinstveni centar naplate prema izjavama tadašnjih čelnika Ministarstva socijalne skrbi i mladih trebalo je početi 1.9.2014.godine sa sredstvima iz državnog proračuna. To je gotovo skoro dvije godine. Što je trebalo ići? Prvo su se trebali isplaćivati kroz takve centre socijalna pomoć pa zatim dječji doplatak pa rodiljine naknade i na kraju naknade za nezaposlene jer se sve te naknade za sada isplaćuju iz određenih drugih centara tj. Određenih drugih institucija. Da bi to išlo brže, rekao sam a danas se o tome vodila i dosta široka rasprava, uzet je taj zajam, čuveni 70 milijuna eura i u tom trenutku kada se pitalo tadašnjeg pomoćnika a što će vam 70 milijuna eura nakon prezentacije te reforme nije znao ni on sam odgovoriti kada je svima bilo jasno da reforma u svom početnom stadiju košta negdje oko 20 milijuna eura. Onda se kažem, postavilo pitanje a što sa ostalih 50, pa kaže to ćemo staviti u državnu riznicu pa neka tamo stoji pa ćemo vidjeti za koje nam politike bude to potrebno, plaćati ćemo, vraćati ćemo kredite, ovisno što nam sustav socijalne skrbi bude potrebovao ili što ćemo mi morati tome svemu napraviti. I dolazimo do današnjeg dana da nismo realizirali ono što smo obećali i toj Svjetskoj banci i svojoj Vladi tadašnjoj i onome čemu bi trebao služiti taj jedinstveni centar za naknade. Što je bilo predviđeno u tih 70 milijuna. 12 milijuna eura za kompjutere, konzultante, građevinske radove, određene aplikacije. 4 milijuna eura za definiranje poslovnih procesa, investicije, obnovu ureda itd.

Radna aktivacija nezaposlenih 400 tisuća eura za tehničku pomoć, upravljanje projektom 600 tisuća eura. Tu su se javili u tih 600 tisuća eura konzultanti koji su po izboru mogli biti tajni. Znači ako su se složili da se objavi njihovo ime, mogli smo saznati njihovo ime, ako oni to nisu htjeli, a naravno da nitko nije htio onda imena nema. Imamo ovo što danas imamo, nekakvu raspravu između sadašnje pozicije i opozicije tko je nešto kriv. Ja tvrdim da aktualna vlast, aktualno ministarstvo, ministrica, zamjenik ministra čine zaista sve da se ovaj sustav što prije stavi i uredi i da se ovo pokrene jer vidimo i na onom drugom jedinstvenom tijelu a to je jedinstveno tijelo vještačenja što nam se događa. Opet nepripremljeni smo u to ušli. Trenutačno 38 tisuća neriješenih predmeta sa tendencijom da im broj raste iz dana u dan. Jednostavno nismo bili spremni. I onda se politički ovdje obračunavamo ili u javnosti iznosimo neistine ne bi li uhvatili poen na vlastitim tadašnjim greškama bivše vlasti.

Uvaženi zastupnik Davor Penić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Popodne je poslije objeda pa ja neću dugo, samo ću reći neke stvari koje su trn u oku. A već sam prije u replikama kolegici koja ima iskustvo u socijalnom radu rekao neke stvari pa neću se ponavljati. Reformom sustava socijalne skrbi kada se krenulo, krenulo se sa intencijom da se poboljšaju i da postanu pravičnije socijalne naknade, da se, krenulo se da se administrativnim alatima funkcija sustava socijalne skrbi učini učinkovitijom i usmjerenijom prema socijalno ugroženim kategorijama koje su nepravedno bile zaobiđene jer nisu mogle doći da ostvare to svoje pravo. I odmah se išlo s time da se tih 72 naknade centraliziraju da se točno vidi tko ima pravo na imovinski cenzus, s obzirom na imovinski cenzus tko ima pravo na tu novčanu naknadu. I svaka reforma iziskuje sredstva normalno da bi taj sustav bio efikasan i da bi se u tom administriranju objedinile na jednom mjestu sve te informacije potrebno je bilo umrežiti taj sustav. Znači trebalo je uložiti novac u informatizaciju da se poveže. Mi smo već prije imali jedan dio e-građanina i znamo kako su te reforme krenule i koje su poteškoće. Znači centraliziranjem informacija o tome tko sve dobiva pravo na naknadu se moglo pravičnije raspoređivati tu naknadu. I sada se otvara pitanje da li se sa time formiranjem tih jedinstvenog centra za naknade oslabila funkcija dosadašnjih centara za socijalnu skrb. To je ključ pitanja. Da li, a ta državna uprava nije bila dovoljno kapacitirana da sve te informacije koje trebala prikupiti napravi. Znači, s jedne strane smo rasteretili centre za socijalnu skrb od puste administracije. A ovo govorim samo o pravu na naknadu, ne govorim o onome jedinstvenom tijelu vještačenja, da me bolje razumijete. Znači s jedne strane se išlo u tom administrativnom postupku rasteretiti dio centara socijalne skrbi da bi imali više vremena za izlazak na teren da uoče svojim opažanjem kome je stvarno potrebna socijalna pomoć od tih centara iz onog djelokruga rada koji oni rade. I u toj reformi, znači osnivanjem jedinstvenog centra za naknade je bila pripremna radnja da bi se kasnije mogla uvesti zajamčena minimalna naknada ili zagarantirana. Već u izvješću pučkog pravobranitelja za 2014. a slušali smo i prije neki dan i za 2015. On je rekao da ta zajamčena minimalna naknada nije u dovoljnoj mjeri zaživila i nije pokazala adekvatne rezultate u poboljšanju socijalnog statusa radno nesposobnih i ne zaposlenih osoba. Znači nije pokazala svoju efikasnost kod ovih koji nisu zaposleni i kod nesposobnih i kod invalida.

E sad ako računate da Svjetska banka vam neće dati nikad nikakav kredit ako nemate prije toga vizibilnost i isplativost i izvodljivost tog projekta. Znači kad idete u nekakav projekt morate dokazati toj Svjetskoj banci da vam se taj projekt isplati i onda će financirat, neće financirat naknada ali će financirat postupak utvrđivanja tih naknada, znači strukturne promjene u sistemu, sustavu socijalne skrbi. To će Svjetska banka financirat ali prilikom izdavanja nekih kredita ona traži, ona pod tim svojim strogim uvjetima traži da imate nezavisnoga konzultanta koji će reći koliko je vaš projekt isplativ i koliko izvodi i to normalno kad vam oni daju sredstva da vam određuju pravila i zato nastaju ti troškovi. Ja mislim da taj trošak s obzirom na vrijednost projekta i uštede koje će nastati pravičnijom rasporedom će biti puno efikasnije i bolje zato što ćemo uštediti pare na onima kojima ne treba a dat ćemo onima kojima treba stvarno. To je poanta socijalne skrbi i sad mi danas raspravljamo, raširili smo temu a u izmjenama i dopunama zakona imamo samo dvije točke prolongiranje vremenskog tijeka, usvajanja odnosno primjene tog zakona odnosno reforme sustava skrbi. E sad ja sam u replici rekao da smo imali dovoljno vremena da se pripremimo i da vidimo koji su nedostaci, sustav pogotovo neka reforma je dugotrajan proces koji se nastavlja iz jedne Vlade u drugu i nikad se ne bi trebao zaustavljati. Može se samo malo s obzirom na mogućnosti financijske korigirati ali bi se trebalo nastavljati. Evo recimo da ne govorimo o socijalnoj skrbi, o Pelješkom mostu recimo, to je projekt svih projekata, projekt generacija, to je elementarno nulto političko pitanje koje se ne može napraviti u jednom trenutku i Vlada iz SDP-a i Vlade HDZ-a i opet SDP-a se moraju nadovezivati da bi mogli tu reformu odnosno ovdje ovaj projekt završiti. Tako i u ovoj reformi, u reformu se dobro krenulo sa jednim pravim socijalnom osjetljivošću da dobiju potpore oni kojima je stvarno potrebna i da bi ta reforma zaživila morao se cijeli sustav informatizirani, znači informacije od raznih ministarstava su se morale objediniti da bi mi vidili koliko tko raspolaže kojom imovinom da se ne desi ono što su neke kolege govorile da dođu u socijalnu kuću, uzet neku hranu za nekoga sa skupocjenim automobilom.

Pa evo hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ja bi kolega Penić možda samo vam rekla dvije rečenice. Prvo, reforma se treba provesti, počelo se je provoditi ali je već na prvom pokušaju kod jedinstvenog tijela za vještačenje pokazala da nije na dobrom putu. Ja nisam sigurna da li ste vi liječnik i nije mi jasno da o tijelu vještačenja nemate potrebu baš ništa reći. Ja ne znam da li vi znate da kolegica, vi ćete onda njoj odgovoriti na meni, ne znam da li vi znate da li jedinstveni centar za naknade, ja iz vaše rasprave nisam shvatila, da li vi mislite da je on uspostavljen. Pričate o njemu kao da je uspostavljen i da ima nekakve nedostatke. On nije uspostavljen. Jedinstveni centar za naknade ne postoji. On ne postoji. Dakle, te dvije stvari sam htjela, možda u odgovoru da mi pojasnite kakav je vaš stav o radu jedinstvenog tijela za vještačenje koji ne vještači po godinu dana predmete i drugo da li vi mislite da jedinstveni centar za novčane naknade je već formiran pa o njemu govorite kao da on ima svoje neke nedostatke.

Postavili ste dva pitanja, prvo pitanje je centar za vještačenje. Osobno sam bio vještak i još uvijek sam 25 godina ovlašteni vještak tako da u tom pitanju znam puno toga.

Kad se formiralo to tijelo, formiralo se na više ministarstava. Znači, nije se napravilo samo u Ministarstvu socijalne skrbi nego je bilo uključeno i Ministarstvo rada i to je jedinstveno tijelo vještačenja je vještačilo invalidnine, prava iz mirovinskog osiguranja, prava iz invalidskog osiguranja i socijalne naknade.

Ali jedinstveno tijelo vještačenja zbog nagomilanih tih administrativnih stvari nije moglo rješavati. I druga stvar, u centrima recimo centar u Splitu je trebao rješavati centar Dubrovnik. Mali je broj izvršitelja bio u tom jedinstvenom tijelu vještačenja. Tu je problem. Prije ste vi imali u starom sustavu ste, svaki centar je imao svoje tijelo vještačenja koje se sastojalo od socijalnog radnika, liječnika ili ne znam još nekog specijaliste školske ili ne znam medicine.

Nisam rekao da je napravljen, da su ti centri uspostavljeni nego sam rekao koja je bila intencija u projektu predstavljanja reformi Svjetskoj banci da bi dobili taj projekt, da bi dobili financiranje tog projekta.

Gubi pravo. Završno obraćanje, zamjenik ministrice gospodin Ante Babić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su, Hrvatskog sabora u jednoj plodonosnoj raspravi sudjelovali posebice onima koji su izlagali u ime kluba i onima koji su izlagali pojedinačno, svima onima koji, svima nama koje interesira ova tema zapravo nas treba interesirati i s lijeve i desne strane. Svima je jasno da su zapravo centri za socijalnu skrb kralježnica sustava jedne socijalne države, jedne stožerne institucije socijalne države u Republici Hrvatskoj i to tako treba ostati. Ove izmjene dvaju zakona jesu nužne, potrebne su jer se to moralo jednostavno donijeti zbog prolongiranja roka. I mislim da jedinstveni Centar za naknade ide dalje svojim putem, možda nešto malo modificirano ili u svakom slučaju sa istim ciljem i sa istom svrhom da se objedine sve naknade u Republici Hrvatskoj zbog veće kontrole, transparentnosti ili mogućih zloupotreba. Ne smijemo zapravo oslabiti povjerenje u postojeći sustav socijalne skrbi.

I želja nam je da ovaj sustav bude integriran sustav, da Centar za socijalnu skrb prepoznaje pojedinca bez da bilo tko intervenira. Rekli bismo od rođenje do smrti. Hvala vam najljepša na raspravi. Evo sa ovim zaključujemo ovu raspravu.